Pozvánka vám byla rozeslána elektronickou poštou téhož dne. Navrhuji, abychom určili pana poslance Stanislava Berkovce a pana poslance Jana Čižinského. Ptám se, zda má někdo jiný návrh na určení ověřovatelů této schůze. Nikoho nevidím. Budeme tedy hlasovat o ověřovatelích. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Hlasování číslo 1. Návrh byl přijat. Konstatuji, že jsme ověřovateli 72. schůze Poslanecké sněmovny určili poslance Stanislava Berkovce a Jana Čižinského. Platí i nadále, na čem se shodlo grémium Poslanecké sněmovny, že v případě, že hlasujeme v počtu 200, tak se počítají omluvy.

Robert Plaga pracovní důvody.

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vláda v souvislosti s vyhlášením stavu legislativní nouze požádala, aby následující sněmovní tisky, které schválila a předložila do Poslanecké sněmovny, byly projednány ve zkráceném jednání podle § 99 odst. 2 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny. Jenom pro informaci, stav legislativní nouze byl vyhlášen na dobu od 1. 12. do 18. 12. rozhodnutím předsedy Poslanecké sněmovny. Konkrétně se jedná o tyto tisky: vládní návrh zákona o distribuci léčivých přípravků obsahujících očkovací látku pro očkování proti onemocnění COVID19, tisk 1102, novela zákona o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání, tisk 1103, novela zákona o některých úpravách v oblasti zaměstnanosti, tisk 1104,

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, prosím o klid v sále! Otevírám rozpravu.

Nikoho nevidím, rozpravu končím. Přikročíme tedy k hlasování.